V otázce toho, jak se má Česká pošta modernizovat, tak já myslím, že některé příklady tady jsou.

Já s vámi, pane kolego Stanjuro prostřednictvím pane předsedajícího, naprosto souhlasím v tom, že je nezbytné, aby pošta začala dělat své služby na míru. Jinak ta pošta neplní roli tak, jak si představujeme. To znamená, chci tu jasně říci, že nad rámec stávajícího kompenzačního mechanismu... Nad rámec stávajícího kompenzačního mechanismu nechceme České poště dávat žádné peníze. My chceme nahradit stávající nefunkční kompenzační fond kompenzací ze státního rozpočtu. Poslední věc, kterou bych si... Nechci říkat vyprosil, ale poprosil neříkejme tomu dotace. My si platíme za službu, kterou jsme si objednali a která z povahy věci je ztrátová. Chceme kompenzovat ztrátu České pošty z provozu ztrátových poboček, které potřebuje k univerzální službě ve veřejném zájmu. Tak to je kontext toho zákona. Ano, dohodli.

Výše stropu je stanovena pro letošní rok 700 milionů korun. Proč je to možné pro letošní rok. Součástí toho budou přechodná ustanovení, která umožní, aby se tento institut ne retroaktivně, ale na základě přechodných ustanovení využil už pro letošní rok. Takhle je konstrukce toho zákona.

Já děkuji panu ministrovi vnitra. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo ani pan navrhovatel. Budeme tedy hlasovat o návrzích, které byly předloženy. Nejprve byl předložen návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona, předložil jej pan poslanec Kučera. Mám tu žádost o odhlášení, odhlašuji vás tedy všechny, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu tak, jak to navrhl pan poslanec Michal Kučera. Zahajuji hlasování o zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Zahajuji hlasování o tom, kdo chce přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale pan zpravodaj navrhl přikázat výboru rozpočtovému. Ptám se, jestli ještě má někdo jiný návrh. Prosím, pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Navrhuji, aby se tímto tiskem zabýval také výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Má ještě někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání dalším výborům k projednání. Nejprve o přikázání rozpočtovému výboru tak, jak to navrhl pan zpravodaj. Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu rozpočtovému výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 64, přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro 125, proti 4, návrh jsme přikázali rozpočtovému výboru. Posledním návrhem je návrh pana poslance Klána na přikázání tohoto návrhu zákona výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Kdo je proti?

Konstatuji, že návrh byl přikázán rozpočtovému výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalším výborům. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.

My jsme dnes ráno odhlasovali, že bod číslo 97, poštovní unie, bude po bodě 114.

To samé se chci zeptat u registru smluv, kde včera už jsme odhlasovali, že to bude jako první bod po bloku třetích čtení.

Chtěl bych k tomu stanovisko legislativy, jak se tam ty dva body dostaly. Děkuji panu poslanci Koníčkovi za tento dotaz, paní místopředsedkyně Jermanová vám jej ráda osvětlí. Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.

Tak, děkuji. Stačí panu poslanci Koníčkovi tato odpověď?